I tady jsme již nastartovali některé klíčové změny v navýšení počtu mediků. Teď se zaměřujeme na hledání systémových řešení, na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků a na úpravy systému jejich vzdělávání.

Já jsem mluvil o zvýšení výdajů na obranu.

Chceme zvýšit počet vojáků z povolání na 30 tisíc. Podporou programu dobrovolného vojenského výcviku by pak mělo dojít i k požadovanému navýšení aktivních záloh. Také zmodernizovat armádní techniku s ohledem na aktuální potřeby a vývoj bezpečnostní situace. Je potřeba akcentovat podporu domácího zbrojního průmyslu a k vybavování využít zejména lokální produkty.

Také je důležité, aby v naší vládě aktivně spolupracovaly resorty Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. V rámci bezpečnosti tam samozřejmě také patří program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale aby také měli perspektivně co jíst, i když se to může dneska zdát absurdní.

Nemůžeme také tolerovat, jestli se prodává v obchodních řetězcích zboží, zejména potraviny, za podnákladové ceny, což zásadně ohrožuje tuzemské výrobce potravin. V Maďarsku a v Polsku to nedovolili. Ale samozřejmě dnes už je na to pozdě.

Velice důležitá je voda. V oblasti životního prostředí je naší nejvyšší prioritou ochrana vodních zdrojů.

Zajistíme dostupnost vody budováním stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele a její kvalitu, např. podporou budování domácích čistíren odpadních vod.

Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním hlavně z programu Nová zelená úsporám, který přináší domácnostem i státu nemalé úspory za energie.

O tom jsem už mluvil.

Z hlediska rezortu spravedlnosti je samozřejmě vícero zákonů, které jsou důležité, hlavně insolvenční novela. Je otázka, jestli potřebujeme tu novelu o obchodních korporacích. Zákon o znalcích, tam určitě bude obrovský lobbing.

Toto programové prohlášení vlády, my jsme skutečně na něm dělali dlouho. Já jsem tady i dlouho mluvil, já se za to omlouvám.

Samozřejmě chápu, že opozice dneska určitě bude velice kritická. Já bych jenom poprosil, zkuste se zamyslet nad tím, o čem jsem tady mluvil. Chápu, že kdybych řekl, že zítra tady bude Švýcarsko, tak budete hlasitě protestovat.

Není to a priori všechno, že jsme proti. Takže důležité je, abychom skutečně všichni byli přesvědčeni o tom, že naše země má v rámci Evropy i v rámci světa úplně jiné místo, a to místo jsme už jednou měli. Bylo to za první republiky, kdy jsme patřili mezi nejproduktivnější země světa. My jsme skutečně ve vícero parametrech nejlepší v Evropě. A potenciál našich lidí je obrovský. Takže naše země potřebuje stabilitu.